Děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na pana poslance Bláhu. Opravdu nikdy nezaznělo, že dvouleté děti budou mít povinnost předškolní docházky.

A právě firmy pro své zaměstnance mohou zřizovat dětské skupiny. A právě firmy, pokud po roce 2020, kdy skončí evropské peníze, budou mít nějakou garanci od státu alespoň spolufinancování této dětské skupiny, tak firmy budou zřizovat a provozovat dětské skupiny a budou tak pečovat o děti svých zaměstnanců, tito zaměstnanci se mohou vrátit do práce a být ekonomicky přínosnější než na rodičovské dovolené. Jde o to nezačít řešit tuto otázku až v roce 2020, kdy bude pozdě, ale začít se zabývat touto otázkou již nyní. Proto doufám, že i vy budete hlasovat pro doprovodné usnesení o dětských skupinách. Já také děkuji.

Já osobně už bych byl pro to, abychom se nad touto diskusí vždycky sešli nejdříve u kulatých stolů a jinde mimo sněmovnu, aby pak tady opravdu zazněly jenom ty argumenty, na kterých se dohodneme nebo nedohodneme.

Takže proč o tom vůbec hovoříme. Zbytečná záležitost. Co se týče firem.

Takže doporučuji, pojďme se sejít na toto téma. Já vám řeknu, jaké jsou problémy, když chcete jako firma zřídit školku, co všechno musíte dodržet, že první je požární zákon, který vám shodí všechno ze stolu.

Já také děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala další dvě faktické poznámky, a to pana poslance Kalouska a paní poslankyně Pekarové. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Bláha má zajisté právo vystoupit k té předloze a říci cokoli, ale já bych ho chtěl vaším prostřednictvím požádat, aby nás tady neškolil, co smíme nebo nesmíme říkat, co máme nebo nemáme studovat a jak se máme vyjadřovat.

Děkuji za dodržení času a prosím paní poslankyni Pekarovou. Dámy a pánové, dobrý den.

A týká se to právě dvouletých dětí ve školkách a možnosti pro obce nahradit tuto doposud v zákoně povinnost a garanci právě dětskými skupinami a využitím těchto forem, které předložila paní kolegyně Valachová.

Stát by měl podpořit, aby byla ta svoboda volby opravdu reálná.

Není to tedy garance, jak byla v dosavadním zákoně, ale je to možnost pro obec tu službu poskytnout, řekněme pro mě také lepším způsobem, tak jako je v dětské skupině, tak je to všechno myslím úplně nejlepší pro všechny zúčastněné.

Děkuji. A nyní se vrátíme k rozpravě. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Prosím o podporu. Já také děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, paní ministryně, kolegové, jsem rád, že jsem se dostal ke slovu. Já určitě nechci používat zcela vědomě těch dvouminutových vstupů, abychom si tady skákali do řeči a abychom se vzájemně hádali, a proto bych chtěl být i v této věci naprosto věcný. Chci k tomu nicméně říct jednu věc trošku širší a začít to vždycky u těch konkrétních bodů. Tak máme tady bod financování. Já vás můžu ujistit, že financování ani tak, jak bylo vyřešeno v tom minulém zákoně, ani tak, jak se v současné době řeší, není ve školství vyřešenou věcí a je to jeden z největších úkolů Ministerstva školství. Tím se obracím na pana ministra. Jenom zdůrazňuji jednu věc je velmi dobře toto odložit. A proto v rámci tady toho návrhu budu podporovat odložení financování. Ta záležitost se tím nicméně nevyřeší, ale chci konstatovat, že situace před přijetím toho zákona byla horší. To znamená, že i ten špatný zákon, který je tady kritizován, šel správným směrem. Mateřské školy nejsou připraveny ani vybaveny a nikdy nebudou připraveny na dvouleté děti.

Tady jenom upozorním na to, že tato změna sice prošla v Senátu, protože ten minulý zákon také poskytoval řadu pozitivních věcí, nicméně i já osobně jsem tam upozorňoval, že tuto věc bude nutno brzy novelizovat.